Páni ministři, pane ministře dopravy, dámy a pánové, budu velmi stručný. Já bych chtěl z tohoto místa poděkovat všem kolegům poslancům, kteří podpořili můj pozměňovací návrh na posledním jednání, které se týkalo tohoto návrhu zákona. Musím říct, že to byl zodpovědný návrh, tady silně polemizuji s kritikou pana prezidenta, který se to dozvěděl na výjezdním zasedání a měl potřebu to okomentovat těmito slovy, protože samozřejmě to, co se dělo poté, kdy se ozývali odborníci, a nechci hodnotit, na jaké úrovni, z oblasti dopravy ohledně tohoto možného navýšení ve stejném gardu tak, jak to bylo na silnicích první třídy, tak si myslím, že právě měli možnost si to otestovat, protože nebyla pravda, že ta rychlost by platila automaticky všude a vždy. Bylo to víceméně opatření, které se dalo velmi elegantně zavést do praxe pouze na některých úsecích a možná v některých dobách. Takže já vám děkuji za toto, nicméně chci říct, že trošku mě mrzí, protože o tom vetu té policie jsme se bavili tady na plénu a tehdy to nebylo, anebo na výboru, a nebylo to akceptováno předkladatelem. Až teď, když se to vrací ze Senátu, tak ta akceptace tady je.

Není to prostě tak, je spousta studií, které ukazují něco jiného, spousta zkušeností z jiných států, kdy také neprokázali tyto věci.

Děkuji. Já jsem tady už minule vystupoval proti pozměňovacímu návrhu pana kolegy Adamce, který je shodou okolností ze stejného kraje jako já, a ví tedy dobře, že on tady říkal, že se bude velmi pečlivě vážit, kde ta povolení budou. Já jsem argumentoval tím, že tam, kde je dvoupruh pouze a jede řada automobilů nákladních rychlostí 80 km/h a ve vedlejším pruhu pojedou auta rychlostí téměř dvojnásobnou, to že je ten klíčový prvek, který zvyšuje riziko na silnicích. Okamžitě po tom návrhu, kdy byl zaznamenán částí veřejnosti pozitivní ohlas, se objevily odhady novinářů, kde by tak bylo asi nejlépe to zavést, a bylo to přesně na úseku hradecké D11, který je moderní, poměrně přehledný, ale jenom dvoupruhový.

Já osobně jsem pro možnost zvýšení nejvyšší povolené rychlosti Ministerstvem dopravy původně nebyl, nicméně teď jsem v takovém skutečně velmi rozporuplném stavu, protože hlasování pro i proti není ideální. Já osobně bych doporučoval nechat Ministerstvu dopravy možnost využít svého práva zvýšit nebo nezvýšit nejvyšší povolenou rychlost i na dálnicích, ale zachoval bych možnost a podpořil bych úsilí Policie České republiky při jejím zájmu o bezpečnost na místních komunikacích, aby nedocházelo k neuváženým úpravám ze strany obcí. Takže já jsem osobně pro ten původní návrh ze Sněmovny. Děkuji panu poslanci Kudelovi.

Mám dotaz na pana ministra.

Ale my podpoříme senátní verzi možná překvapivě právě proto, že bere policii právo veta. A já myslím, že panu ministrovi nemůžeme jen tak odpustit, aniž by nám vysvětlil, proč změnil názor. On velmi razantně tento návrh odmítal jak na hospodářském výboru, tak na plénu Poslanecké sněmovny, a teď říká, že je pro.

A mám pocit, že Ministerstvo dopravy pořád novelizuje ty zákony o pozemních komunikacích nebo provozu, takže ten problém dneškem nevyřešíme. Ta debata byla užitečná. Já si myslím, že byla, já jsem to nepovažoval jako něco, za co máme vést velký politický souboj. Argumenty obou stran podle mě byly pádné, tehdy vyhrála většina s námi, která říkala, že to je možné v České republice, ale my to nepovažujeme za tak důležité jako to veto, respektive neveto Policie České republiky.

My jsme tady už před rokem chtěli zrušit tu povinnost od 1. ledna zavádět jiný systém zpoplatnění osobních vozidel. Tehdy předchůdce pana ministra to odmítl.

Takže i to je důvod, proč podporujeme senátní verzi.

Zase jsme měli pravdu, že jo? Děkuji panu poslanci Stanjurovi, měl pravdu, žel, že není poslední v diskuzi, protože do diskuze se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Petr Bendl, ale pravděpodobně zná dobře svůj vlastní poslanecký klub, a potom jsem evidoval přihlášku pana zpravodaje. Já si myslím, že Česká republika by se obecně měla připravit i na plynulé řízení dopravy, to znamená, ne standardní 24hodinové konstatování, jakou rychlostí se na té či oné komunikaci má jezdit, ale máme k tomu začít přistupovat moderně, jako to vidíme v uvozovkách na západ od nás, že v okamžiku, kdy ten tranzit dopravy není příliš vysoký, je možné rychlost zvýšit a obráceně v okamžiku, kdy je vysoký, je možné rychlost snížit.